Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Stanovisko?

Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Další návrh. Stanovisko?

Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Stanovisko?

Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Další návrh. Stanovisko?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Stanovisko? Kdo je pro?

Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Další návrh. Stanovisko?

Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Stanovisko?

Děkuji vám.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Prosím nepokřikujte na mě. Upozorňuji, že jsem viděl pana předsedu vlády.